Je to díky tomu, že existuje takzvaný mezinárodní průkaz průvodce, který tady vydává Ministerstvo průmyslu, a na základě tohoto průkazu čeští průvodci mohou volně provádět v zemích Evropské unie.

A to je výtka číslo dvě zdražení zájezdů českým turistům do zahraničí.

Je to návrh Prahy, já to nevnímám jako problém, ale že v jiných regionech tento problém vůbec neexistuje, protože v jiných regionech České republiky je přece problém úplně jiný, to je naopak nedostatek průvodců a nedostatek průvodců na všechny možné potřebné jazykové mutace.

Je to přesně naopak. Ten návrh jde přímo proti tomu, abychom dostali do českých regionů co nejvíce turistů.